Děkuji. Ještě si někdo přeje vystoupit v rozpravě? Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně, pan zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, poslance Volného, aby nás seznámil s procedurou hlasování a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy se stanoviskem výboru. Prosím, máte slovo.

Blok číslo jedna jsou pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.

Nemá nikdo námitku, že budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji přednesl pan zpravodaj, aniž jsme se zabývali těmi jednotlivými body? Nemá. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 270. Přihlášeno 96 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili. Zahájíme tedy hlasování. Budeme hlasovat první skupinu, a je to pod písmenem A1, soubor pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru. Prosím o stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Přihlášeno 97 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Ano.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Přihlášeno je 96 poslanců, pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 274. Přihlášeno 96 poslanců, pro 19, proti 20. Návrh nebyl přijat. Pod písmenem E je pozměňovací návrh paní kolegyně Věry Kovářové a je to úprava definice politicky exponovaných osob. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 275. Přihlášeno 97 poslanců, pro 30, proti 23. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 276. Přihlášeno 97 poslanců, pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 277.